Děkuji. Ne, neuvažuje.

Děkuji za slovo. Za prvé. Považuji za krajně nefér, že pan Babiš tady vystoupil se závěrečným slovem a tolika napadáními a neumožnil Sněmovně, poslancům, se znovu přihlásit. Jestli jste aspoň trochu férová vláda, tak se někdo zvedne a tu rozpravu znovu otevře. Kolik roků budete potřebovat, abyste změnili jeden zákon, např. zákon o veřejných zakázkách? Když začalo vaše funkční období vlády v hospodářském výboru, přišla paní Jourová, slíbila, že technickou rychlou novelu, bylo to někdy začátkem března, stihne do června loňského roku a do konce loňského roku bude ta velká transpozice evropské nové normy, která tady teď prošla prvním čtením. Takže toto padá na hlavu vám. Ještě vám připomenu, pane ministře, že to byla vaše strana, která si tady potom přes všechny dohody, že se ten zákon zliberalizuje tak, aby se dalo pružněji stavět, rychleji stavět a bez velkého napadání a vyšetřování zabili vaši poslanci vaše vlastní pozměňovací návrhy.

Tady jste to zaslechl, až když kolega Kučera napadl ministra životního prostředí. Ale asi to byla náhoda, že najednou rychle vznikl materiál, který jste projednávali na vládě. A skutečně, my jsme na hospodářském výboru s dostatečným předstihem upozorňovali na hrozící riziko, váš ministr přesto prosadil maximalistickou, nebo spíše maximalistickou variantu, která potom byla přijata jako novela zákona. My jsme ji nepodpořili. Takže prosím, zase je to váš problém, dokonce je to problém vašeho ministra, ve vaší straně. Za další. Snad každý viděl a nechte si už ty zkratky a žvásty, že tady někdo byl proti hazardu. Pokud vím, tak z těch poslanců, co tady, byli napříč politickým spektrem ten návrh byl schválen, takže prosím, tyto veřejné lži si nechte od cesty, my na to nejsme zvědaví. Bohužel, možná jsme měli razantněji upozorňovat veřejnost, co na ně chystáte s kontrolním hlášením. Nevyberete nic. Možná jestli bylo v uplynulých 26 letech něco špatně, tak to, že nebyli důsledně honěni podvodníci, aby si pak nahrabali desítky miliard a pak se ještě vrhli do politiky. Nevyberete nic, navíc jen zlikvidujete spoustu malých, drobných podnikatelů, jejichž největším proviněním je, že se chtějí sami živit a nechodí na úřady práce. Dálnice... Dálnice nestavíte.

Co se týká památek, je mi líto, že paní kolegyně Kovářová tady nemohla zareagovat.

Když se bavíme o obavách občanů, a to tak, bohužel, ty obavy začínají u ztráty kulturních kořenů, u ztráty minulosti a tam je první klíč k tomu, abychom se nebáli současnosti a budoucnosti. A v tom přesně jen potvrzujete, že tato vláda je vládou rozpočtové neodpovědnosti, hazardu a zabíjení budoucnosti.

Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 166 rozhodneme, jestli Sněmovna chce opakovat druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Vážený pane místopředsedo, podle schválené procedury hlasování bychom nyní měli jako první hlasovat sešit A, tzn. pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru, a podle procedury jsme si schválili, že bychom to hlasovali celé en bloc, tzn. A1 až A8 společně. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali sešit B, pozměňovací návrhy, které byly podány ve druhém čtení, a podle schválené hlasovací procedury bychom měli nejprve hlasovat pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury B31 atd., protože jsme si odhlasovali, že budeme jednotlivě bod po bodu. Moje stanovisko je negativní.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Dále bychom měli hlasovat B31/2.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.